Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 79, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 72, proti 71. Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem, kterým bychom se měli zabývat, je návrh paní poslankyně Havlové, ale oba body jsou zařazení nového bodu a na to je uplatněno veto.

Proti?

Hlasování končím.

Dříve než dám hlasovat, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami.

Proti?

Hlasování končím.

Posledním návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh pana poslance Sklenáka, to je pevné zařazení bodu 16, zdravotní služby, sněmovní tisk 614, na dnes po pevně zařazených bodech.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 82, do kterého je přihlášeno 157 přítomných, pro 111, proti 19. Tento návrh byl přijat. Tímto jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu programu. A dříve než budeme pokračovat v projednávání dle schváleného programu, dovolte mi načíst další omluvy, které mi byly doručeny.